Já vám děkuji. Teď se mi rozsvítila faktická poznámka, pan ministr Zaorálek. Nebo je to náhoda? Děkuji za slovo. Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi, abych ve stručnosti představil tři své pozměňovací návrhy a požádal o jejich podporu. Ten vládní návrh, který vlastně dneska přišel do třetího čtení, v něm není nic zásadního, proč bychom jej neměli podpořit. Ale mrzí nás, že se hodně zaměřuje na řešení důsledků, které souvisí se suchem nebo v důsledku sucha, ale nezaměřuje se tolik na řešení těch příčin. Proto jsem předložil tři pozměňovací návrhy, které by tady tu bilanci mohly malinko napravit.

Týká se takzvané šedé vody.

Zároveň je tam určitý, ale poměrně velký důraz na ochranu veřejného zdraví.

Ten návrh má tak posunutou účinnost, aby ministerstva měla dostatek času se vlastně tady s těmito zjištěními popasovat a ta legislativa aby začala platit v okamžiku, kdy budeme mít připravené funkční, nebo bude reálné mít připravené funkční prováděcí předpisy tak, abychom skutečně kladli důraz na ochranu veřejného zdraví. Druhý návrh se týká digitalizace dat, která ministerstva ze zákona shromažďují o stavu podzemních a povrchových vod.

Vychází to vlastně i z vládní strategie na digitalizaci, která říká, že veškerá data, která nejsou citlivá, by měla být takovýmto způsobem zveřejňována. Já jsem to podával zejména s důrazem na meliorace a na vlastní odvodňovací systémy, které se týkají zhruba jednoho, jednoho a čtvrt milionu hektarů naší krajiny.

A poslední návrh, který na rozdíl od těch dvou předchozích nezískal podporu zemědělského výboru, ale tady bych chtěl velmi, velmi zvážit, nebo velmi požádat, abyste zvážili změnu stanoviska, zejména ti poslanci a ty kluby, které byly proti.

Já tedy od té doby, co jsem přišel do Sněmovny, řeším s panem ministrem životního prostředí naši lokální kauzu na jihu Moravy, kde hrozí ohrožení zdroje pitné vody pro 140 tisíc lidí v důsledku těžby štěrkopísku.

My zavádíme důslednější ochranu těch hydrologicky cenných oblastí. Zároveň ale je nechceme zabetonovat, nechceme je zakonzervovat tak, aby tam nešlo nic dělat.

A to je v tento okamžik asi všechno, co bych chtěl říct. Budu rád za podporu všech tří návrhů. Také děkuji. Tak nyní s přednostním právem pan předseda Jurečka, poté pan poslanec Munzar. Ještě jednou dobré dopoledne, vážený pane předsedo, pane ministře, kolegyně, kolegové. Jsem rád, že některé z nich si osvojil i zemědělský výbor.

A to není žádná vodní nádrž, ale je to půda. A jenom je stručně připomenu.

Protože pokud rychle rostoucí dřeviny budou s rozmyslem dobře naplánovány do těch...

Pak jsou tam pozměňující návrhy, které se ještě týkaly některých dalších oblastí ochrany vody, vodních zdrojů.

Děkuji za to.

Děkuji. A poprosím pana poslance Munzara. Dobrý den, kolegyně a kolegové.

Myslím, že to tady musí zaznít před hlasováním.